Samozřejmě, že chci.

Takže v tuhle chvíli bych byla ráda, abychom se této roviny drželi.

Děkuji.

Naopak jsem řekl, že z toho byly vyvozeny závěry, jaké jste vy z toho nevyvodili.

Voláte po politické odpovědnosti na základě zpráv z médií.

Připomenul jsem vám kauzy hnutí ANO. Já to nedělám rád, j á bych je tady nikdy nevytáhl. Váš pan předseda tady vzpomínal na deset, dvanáct let staré kauzy některých politických stran včetně ODS. Já jsem to tady nikdy neudělal.

No tak měřte všem stejně. Víte, co je spravedlnost? Spravedlnost mimo jiné je, že se měří všem stejným metrem. A to vy neumíte. Děkuji za dodržení času.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji moc, paní předsedající. Vážený pane premiére, několik měsíců slibuje tato vláda balíček pomoci pro zdravotně handicapované. Je to skupina, která je dlouhodobě touto vládou v rámci zdražování opomíjena.